115.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro zdravotnictví, poslanec Rostislav Vyzula.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupil před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, proto mi dovolte, abych k jeho uvedení pouze opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení veřejného dozoru a veřejné kontroly nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a dále také zvýšení efektivity a transparentnosti systému. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět. Principiálně nelze souhlasit zejména s návrhy, které směřují k zásadnímu oslabení role Ministerstva zdravotnictví v oblasti jeho kompetencí. V případě pozměňovacího návrhu výboru pro zdravotnictví se s velkou částí jeho obsahu ztotožňuji, pouze k výborem navrhovanému odmítnutí snížení povinného přídělu do rezervního fondu zdravotních pojišťoven je třeba uvést, že tento úkol vyplynul přímo z usnesení vlády. Já vás poprosím znovu o klid. Vím, že je pátek, máme za sebou dlouhý týden, ale jsme ve třetích čteních a čeká nás důležité a dlouhé hlasování, tak prosím o vaši pozornost. Stejně tak je tomu v případě změkčení právní úpravy střetu zájmů u členů orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, který navíc dále prohlubuje rozdíly mezi touto pojišťovnou a pojišťovnami zaměstnaneckými. Dále si dovoluji vyjádřit svůj nesouhlas s pozměňovacími návrhy pana profesora poslance Vyzuly, které se týkají jednak snahy o úpravu regulace cen léčiv a jednak snahy o posílení úlohy Ministerstva financí na úkor Ministerstva zdravotnictví. Tyto návrhy vesměs nedostaly ani kladné stanovisko výboru. V případě snahy o úpravu regulace cen léčiv bych především rád uvedl, že na základě vyjádření zdravotních pojišťoven hrozí v případě přijetí významné finanční dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. Přesto si myslím, že zmíněný pozměňovací návrh byl předkládán s kladnými úmysly, nicméně si myslím, že by bylo vhodné tento návrh ještě technicky dopracovat a předložit při některém dalším otevření zákona č. 48. Co se týče posílení úlohy Ministerstva financí, kompetenční zákon roli Ministerstva zdravotnictví jasně vymezuje, když výslovně uvádí, že ústředním orgánem státní správy pro zdravotní pojištění je Ministerstvo zdravotnictví.

Děkuji.